Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni, vážení přítomní členové vlády, zahajuji přerušené jednání ustavující schůze a všechny vás tu vítám.